Když jsem se díval na to složení, tak tam byli zastoupeni zejména výrobci elektrické energie, byli tam zastoupeni zejména distributoři elektrické energie, byli tam zastoupeni reprezentanti velkých firem, ale já jsem tam nenašel jediného reprezentanta malých odběratelů. Nenašel jsem tam jediného reprezentanta sdružení spotřebitelů nebo domácností. Prostě tam absolutně chyběl hlas malých spotřebitelů, a proto také ten návrh takhle dopadl. Ti, kdo ho připravovali, si absolutně zjednodušili situaci. Převedli maximální váhu ceny na pevnou složku, což je samozřejmě výhodné zejména pro distribuční společnosti, ale je to absolutně nevýhodné pro spotřebitele s malou spotřebou a pro ty, kdo jsou zvyklí ovlivňovat cenu tím, že se chovají úsporně a spotřebu elektřiny šetří. Takže jediné, co mohu udělat, vítám to, že ERÚ ten návrh skrečoval, a myslím si, že je potřeba, aby se připravil nový návrh, a ten by měl být zaveden tedy podle dnešní informace paní Vitáskové od roku 2019. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane premiére, já se na vás obracím jako na člověka, který je odpovědný za celou vládu a je odpovědný i za jednotlivé členy vlády.